Děkuji. Nyní nikoho dalšího přihlášeného nevidím, proto budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého prosím, aby se ujal slova.

Prosím, máte slovo. Vás ostatní, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení v sále. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych jménem vlády v krátkosti odůvodnil ve druhém čtení navržený tisk.

Chci jen na začátku upozornit, že novela státního rozpočtu se projednává v jiném režimu než státní rozpočet samotný, to znamená, v prvním čtení jsme nestanovili celkové příjmy, celkové výdaje, a tím pádem deficit státního rozpočtu, ale podle pozměňujících návrhů, které budou přijaty ve třetím čtení, se může upravit i hodnota celkových příjmů, celkových výdajů, a tím i deficit. Říkám to, že vlastně tím pádem budou podle mého názoru všechny pozměňující návrhy hlasovatelné na rozdíl od mnoha pozměňujících návrhů, které padají v průběhu státního rozpočtu a velmi často sahají do vládní rozpočtové rezervy, kde při standardním projednávání návrhu státního rozpočtu je zákonný limit, pod jakou hodnotu nesmí vládní rozpočtová rezerva poklesnout.

Při státním rozpočtu bych vlastně v této chvíli oznámil konečnou celkovou výši příjmů, konečnou celkovou výši výdajů a konečnou bilanci státního rozpočtu, v tomto případě to neplatí. Vím, že naprostá většina z vás to ví, ale pro jistotu jsem považoval za potřebné to v úvodu svého vystoupení ve druhém čtení zmínit.

Tam jsme zohlednili právě to inkaso daní. Já vás, kolegyně a kolegové, žádám o ztišení a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí. Já bych sice mohl zvýšit hlas, ale pak si myslím, že by tady byl zbytečný hluk, kdybych křičel do tohoto mikrofonu.

Dále se zvyšují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 9 miliard, v kapitole Ministerstva zdravotnictví se snižují příjmy ve výši 4,9 miliardy z důvodu nastavených platebních principů se zdravotními pojišťovnami a nižším než očekávaným zájmem pojištěnců o očkování. Nebudu číst všechny položky, jenom zmíním ty, které jsou nejvyšší.

Já jsem se osobně účastnil dvou jednání rozpočtového výboru, na kterém se projednával tento tisk před druhým čtením.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 284/1. A já vás prosím opět o ztišení, protože nyní vyslechneme, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Bernard, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Ještě jednou, kolegyně a kolegové, prosím, abyste své rozhovory přesunuli do předsálí. Opravdu nechci jmenovat, ale prosím, kolegyně a kolegové, abyste se ztišili. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem povinen vám přečíst usnesení.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tímto jsem to učinil. Jak bylo tady řečeno, byl jediný pozměňovací návrh, který bych schválen rozpočtovým výborem. Ten se týkal přesunu prostředků na mimoškolní organizace nesportovní. Novela pamatovala na to, že do Národní sportovní agentury přesunula 500 milionů korun na kompenzaci energetické krize. Na druhou stranu jsme nemysleli právě na tyto organizace, které například v případě Junáka excelentně přispívají k výchově naší mládeže.

Také děkuju.